K naplnění účelu trestního řízení není vhodné ani předání trestního řízení podle Evropské úmluvy o předávání trestního řízení. Jelikož arménské právo pro předání výkonu trestu odnětí svobody vyžaduje smluvní základ, zahájily česká a arménská strana už v roce 2016 jednání o této dohodě, na jejímž základě by pak bylo možné uskutečnit předání výkonu trestu odnětí svobody mezi těmito státy. Děkuji za pozornost a za případnou podporu. Nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, což je pan poslanec Vladimír Balaš. Pane poslanče, máte slovo.

Doporučuji, aby byl návrh postoupen příslušnému výboru tak, jak navrhuje pan ministr. Děkuji pěkně, pane zpravodaji, za vaše vystoupení. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy? Nikoho neeviduji, obecnou rozpravu tedy končím. Předpokládám, že zájem o závěrečná slova není, proto přistoupíme k tomu, přikázat návrh k projednání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se poslanců a poslankyň, zda je jiný návrh? Není tomu tak, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Kdo je proti? V hlasování číslo 151 bylo přihlášeno 167 poslanců, pro návrh hlasovalo 144, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Tím končím prvé čtení sněmovního tisku 132, bod 74.